Další věc, kterou jsme udělali a kterou jsme prosadili do rozhodnutí Evropské rady, je ujištění, potvrzení a jasné stanovení toho, že jednotlivé národní státy si mohou samy určovat podobu svého energetického mixu. A to je také důležité. To je důležité pro Českou republiku, protože jak víte, vzhledem k našim přírodním, klimatickým podmínkám a vzhledem i k tomu, že jsme průmyslová země s vysokou energetickou spotřebou, budeme do budoucna potřebovat jádro a budeme potřebovat a potřebujeme, aby jádro mohlo být legitimní součástí energetického mixu i do budoucna a patřilo k těm čistým podporovaným zdrojům. A to se nám podařilo do těch dokumentů dostat.

Takže děláme na Evropské radě, jak sám dobře víte, pane předsedo, jako expremiér, tak na Evropské radě se schvalují základní politické směry nebo základní politické formulace, na základě kterých se potom na Radě Evropské unie dotvářejí ta konkrétní rozhodnutí. Čili ty formulace jsou nesmírně důležité pro to, co se bude dělat potom v té další fázi. Takže my jsme vybojovali to, že tam je energetický mix jako právo členských zemí si ho vytvořit. Tím pádem jsme vlastně zafixovali jádro jako čistý podporovaný zdroj a zajišťujeme tímto způsobem i do budoucna jakousi energetickou solidaritu nebo energetickou bezpečnost, což je také něco mimořádně důležitého z hlediska budoucnosti. Ano, zmínil jste tu tendr na dostavbu Dukovan to jsme slíbili, ještě jsme ty kroky k tomu urychlili a ten tendr jsme vyhlásili.

A to nám zajistí a teď, aby nedošlo k omylu to nám zajistí tu jadernou energii, kterou máme víceméně dnes, ale my musíme pokračovat v rozvoji jaderné energetiky, chystáme v této věci co nejrychleji další kroky, protože to nám stačit nebude. A současně musíme pracovat na a to je taky úplně zanedbané posilování obnovitelných zdrojů, těch rozumných a těch, které u nás mohou fungovat, jako je třeba fotovoltaika na střechách, ať už domácností, nebo soukromých domů, nebo veřejných budov, v tomto je Česká republika velice zanedbaná. A to je určitě cesta, kterou ten svůj energetický mix můžeme do budoucna posílit, zvlášť poté, co se musíme prostě zbavit té silné energetické závislosti na Rusku.

Tak si to přečtěte! Dukovany? A Sobotka?

Vy byste měli dělat věci skutečně, které můžete.

A pokud jde o emisní povolenky, ano, téma to je, ale když se podíváte i na to, co dnes říkají o cenách energií a o energetické politice odborníci, tak dneska na tu cenu vlivem toho, co se stalo, emisní povolenka nemá takový vliv, jako měla v minulosti. Vůbec neříkám, že to není téma, jsem připraven o tom dál jednat, a hlavně hledat pro to spojence, které jsme v Evropské radě neměli, neměl jste je vy a v tuto chvíli tam ani dostatečná většina není, na té musíme pracovat. Ale upřímně řečeno, emisní povolenky dnes nejsou tou největší prioritou. Největší prioritou je zajistit dostatek energie pro Českou republiku do budoucna, krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě. A to se nedá dělat bez toho, že v rámci Evropské unie, a to, co může dělat premiér, to je tedy na Evropské radě, prosadíme takové formulace a takové politické závěry, které nám umožní to, abychom se tady najednou neocitli bez plynu, abychom se neocitli v situaci, že nám někdo řekne: Nemůžete budovat jádro, protože to my nechceme. A to já na Evropské radě prosazuji. Prosazuji to i s naším diplomatickým týmem na všech dalších úrovních a daří se nám to. Občané se o tom mohou přesvědčit, že se nám to daří. Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Rozvoral a připraví se pan poslanec Jaroslav Bašta. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, můj dotaz na vás jako na premiéra vlády České republiky, který plně zodpovídá za fungování a chod naší země, a to ve všech důležitých oblastech, zní takto: Jak chce vláda zabezpečit energetickou soběstačnost České republiky v dodávkách plynu, o kterém jste se už krátce zmínil, ale i ropy pro nejbližší období? Můj dotaz zohledňuje situaci, kdy ruský Gazprom zastavil od středy dodávky plynu do Polska a Bulharska, kdy lze očekávat, že stejně dopadnou další unijní státy včetně České republiky. Zásobníky plynu, které nejsou v majetku naší země, jsou nyní podle veřejně dostupných zdrojů naplněny něco málo přes 30 %, což představuje asi dvouměsíční zásobu plynu pro zajištění chodu naší země.